Takže přítomní, dovolte mi, abych připomněl vládní návrh zákona, jsme ve druhém čtení. Prošel prvním čtením v červnu tohoto roku. Slouží k vnitrostátnímu provedení novely evropského aktu o volbě členů Evropského parlamentu ze 13. července 2018. V tomto aktu se členským státům zavádí povinnost přijmout nezbytná sankční opatření k zajištění toho, aby nikdo nemohl v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat více než jednou.

Další změny obsažené v návrhu jsou už potom jenom legislativně technické úpravy, které především promítají zavedení přestupku do příslušných pasáží zákona.

Já vím, že s tímto pozměňovacím návrhem Ministerstvo vnitra souhlasí, takže mi připadá, že situace je poměrně přehledná.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ještě jenom na doplnění pana ministra kultury.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila; II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tuto změnu a doplněk: Článek 2 včetně nadpisu zní: Účinnost. III. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu; IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavněprávního výboru; V. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji.

Vážené dámy a pánové, máme tady další vládní návrh zákona, který v podstatě oslabuje Českou republiku ve prospěch Evropské unie. Hnutí SPD s tímto návrhem nesouhlasí a bude hlasovat proti. Nemám připomínky k technikám, které novela upravuje, ale zaujala mě důvodová zpráva, která zmiňuje pozoruhodné změny v aktu o volbě členů Evropského parlamentu.

Cílem, tedy alespoň formálně deklarovaným, kdysi bylo, aby jednotlivé země měly v europarlamentu svůj hlas a alespoň formální, když ne faktickou možnost hájit zájmy mateřské země. Jak víme, Lisabonská smlouva zakázala hájit zájem mateřské země eurokomisařům, takže řeči o tom, že máme my, tedy Česká republika, svého zástupce v Evropské komisi je faktický blábol a odporuje jak platné legislativě, tak koneckonců i praxi, protože pravda je, že naši údajní zástupci zájmy republiky opravdu nikdy nehájili, a Lisabonskou smlouvu tedy neporušovali.

Rozhodnutí Rady totiž upravuje celkem osm článků, na kterých členské státy nalezly jednomyslnou zdůrazňuji jednomyslnou shodu, takže to podpořila i vláda hnutí ANO se svými koaličními partnery.

Tedy ještě jednou bych to chtěl zmínit, co se tady prosazuje že europoslanci nebudou už výslovně zástupci národních zemí, ale budou to zástupci občanů Evropské unie.